Já jen pro stenozáznam. Teď pan kolega Tomio Okamura prostřednictvím pana předsedajícího potvrdil, že je v konfliktu zájmů. Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce. Tím jsme vyčerpali přihlášky do rozpravy ve třetím čtení.

Ještě vidím pana poslance Marka Černocha z místa. Že já jsem neukončil rozpravu! Já se velmi omlouvám a požádal bych, protože informací tady padla spousta, o desetiminutovou přestávku pro poslanecký klub na poradu.